Tady si dovolím malou vsuvku. Slyšel jsem tady kritiku od více poslanců, že ministerstvo nezvládlo soutěž na mýto, protože jsme nedokázali zařídit, abychom lépe využili stávající systém, který máme od Kapsche, a že si stát nevybírá mýto sám. V úterý se vyjádřil v tomto duchu i poslanec Jurečka prostřednictvím pana předsedajícího, který říkal, že jsme nezvládli celou situaci, že jsme mohli využít tuto technologii. V prvním pololetí roku 2015 jsem přinesl na vládu i na koaliční radu návrh, jak by si mýto mohl provozovat stát sám, ale i na to, abychom soutěžili provozovatele stávajícího mýtného systému, abychom ho využili lépe. Je to i věc, po které při nedávných písemných interpelacích volali Piráti. Vzpomínáte si, pane poslanče Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste mě s těmito návrhy z vlády i z koaliční rady vyhodili? A vy osobně jste na té vládě hlasoval proti tomu, aby se takovýto materiál schválil?

Pan premiér Sobotka i v té době vyhrožoval, že mě odvolá, pokud soutěž nepřipravím, a já mu opakovaně vysvětloval, že to prostě reálné není.

Naši tehdejší koaliční partneři tehdy prosazovali co možná největší rozšíření mýta na silnice prvních tříd. Pokud se podíváte na tehdejší debaty v médiích, najdete tam vášnivé obhájce takového rozsahu zpoplatnění. K této otázce byla ustavena dopravní koaliční rada, která ji měla rozhodnout. Postoj ministerstva a hnutí ANO i můj byl spíše zdrženlivý, klonili jsme se k zachování současného rozsahu zpoplatnění.

Usnesení vlády nakonec na základě doporučení dopravní koaliční rady znělo na rozšíření mýtného systému v intervalu 850 až 3000 kilometrů silnic první třídy s tím, že konkrétní počet kilometrů se určí na základě studie mýtného manažera firmy Deloitte. Teprve poté mohlo Ministerstvo dopravy zahájit přípravu mýtného tendru, v jehož zadávací dokumentaci byl i požadovaný rozsah zpoplatnění.

Do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči a všichni se úspěšně kvalifikovali. K posouzení jejich nabídek byla na ministerstvu jmenována výběrová komise, která konstatovala, že všichni čtyři splnili kvalifikační podmínky a postoupili do další fáze zadávacího řízení. Počátkem listopadu 2017 proto ministerstvo vyzvalo všechny zájemce o dodávku a provoz mýtného systému k podání nabídky.

Současně se vyrojila řada expertů, konzultantů a komentátorů, kteří navrhovali tendr zrušit dřív, než se dozvíme výsledek. Argumentem bylo, že po skončení Sobotkovy vlády rozšíření mýta už vlastně nikdo nechce, a proto je potřeba zakázku změnit.

Do toho se začal velmi nestandardně chovat i ÚOHS.

Dále mělo jít o nejednoznačné zadávací podmínky a tak dále. Proti předběžnému opatření i dalším krokům se ministerstvo bránilo všemi právními prostředky a současně veřejně upozorňovalo na velmi nestandardní počínání úřadu. Požadovali po nás například vydání dokumentů, které jsme ani podle zákona nemuseli vést, nejlépe ihned nebo do dvou dnů. Tady si dovolím citovat z tiskové zprávy Ministerstva dopravy z listopadu roku 2017.